Vážený pane předsedající, vážené paní ministryně, páni ministři, milé poslankyně, ctihodní poslanci, má řeč bude krátká. Paní ministryně uvedla tento bod téměř dokonale. Je pravdou, že Senátem prošly všechny mé tři pozměňovací návrhy.

Z tohoto místa bych si tedy dovolil vás požádat o podporu senátní verze a doufám v její přijetí. Děkuji za slovo a za pozornost. Nyní tedy s přednostním právem pan předseda. Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, chtěl jsem připomenout, že tenhle ten návrh vznikl tak, že jsme tady projednávali už jednou nominační zákon z pera Pirátů v tomto volebním období, ten byl vrácen k přepracování, a pak jsme po dohodě s vládou dosáhli toho, že vláda sem předložila ten návrh z minulého volebního období. Mám velkou radost, že se nám podařilo dostat až do tohoto stadia, kdy už ten zákon je v podstatě finální.

Rád bych poděkoval Senátu, protože v tomto ohledu odvedl tu práci, která podle mě Senátu náleží, a to podívat se na to druhým pohledem a odstranit věci, které jsou nadbytečné nebo nedomyšlené. Nicméně rád bych připomněl, že to určitě není poslední krok, který je potřeba učinit ve vztahu k obsazování funkcí, protože ten zákon se sice vztahuje na některé pozice ve státě, v dozorčích radách Mám pocit, že opět úroveň hluku je nemístná. Takže ten zákon se vztahuje na některé pozice, například v dozorčích radách, ale bohužel se nevztahuje na některé dokonce významnější pozice ve vedení těch akciových společností, jako je třeba představenstvo společnosti České dráhy, kdy naposledy probíhalo výběrové řízení poněkud zvláštním způsobem, kdy předseda vlády nejdřív oznámil jeho výsledek, a pak teprve probíhalo to výběrové řízení. A tam to samozřejmě žádným výborem pro nominace neprocházelo. Takže myslím si, že i toto je určitý podnět pro zamyšlení. Výbor pro nominace by se měl zabývat případy, jako jsou ty České dráhy a představenstvo Českých drah, protože to jsou daleko vlivnější a významnější posty. A stejně tak u těchto zásadních postů by měla být zaručena určitá úroveň výběrového řízení i kvalifikace uchazeče ve vztahu k řízení takto velkých celků. Děkuji.

Rozpravu končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova ze strany paní ministryně, případně pana senátora. Není tomu tak. Přistoupíme tedy opět k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Ještě chvilku vyčkám.